Čili tady se obávám, že efekty, takzvaně diskrétní efekty, to znamená to, co jsme dosáhli svým vlastním politickým a administrativním úsilím, tak rozhodně příjmovou stranu až tak zásadním způsobem neoživí.

Ale já si nemyslím, že lze dělit zákony na dva druhy: jeden, který se vymáhá za každou cenu, a druhý, nad kterým se mávne rukou, protože se to zrovna nehodí. Myslím si, že exekutiva, která by měla bdít nad zákonností, by se s tímto měla nějakým důvěryhodným způsobem vypořádat. Ještě bych se chtěl rád dotknout pozměňovacích návrhů.

Protože bývaly časy, kdy se tady řešily opravdu někdy buď věci bagatelní, nebo sporné, když jsme tady honili jaksi medvědy atd. Dokonce jsou to návrhy, které zčásti načítají i koaliční poslanci. Koaliční návrhy napočítal jsem zhruba kolem pěti miliard z koaličních lavic. Ale myslím, že byste se měli ještě jednou zamyslet nad tím, co navrhují poslanci, a že to není něco, co by zavirovalo či znekvalitnilo rozpočet, ale spíše naopak. Pokud bych měl připomenout naše návrhy, je tam vysoké školství. To je navrhováno více směry a více způsoby. Platy zdravotníků a zdravotnic, abych nevynechal, v sociálních službách. Vy si myslíte, že si to nezaslouží, že to opravdu nepotřebují? A další dopravní stavby atd. Kolegové z jiných frakcí tam řeší rovněž regionální školství, sociální služby v krajích. To, co tady zaznělo na téma kultury, tedy jak obnovy kultury, tak i festivalů, tak pokud to neuděláme teď, stejně to budeme lepit během rozpočtového období.

Takže když to shrnu, ano, naše stanovisko k celkovému usnesení je negativní. Je negativní proto, že si myslíme, že tendence, která je uvnitř této vlády cítit, že se jakoby vrací ke škrtům na úkor občanů, je nesprávná.

Myslím, že říct ne levné práci, v tom případě bych si dovolil říct, že odboráři mají pravdu.

To jsou zásadní vady rozpočtu a z tohoto důvodu sice nechceme, aby se vracel k přepracování, to si myslíme, že rozpočtové provizorium by nadělalo daleko víc paseky než užitku, ale myslíme si, že hlasovatelný z našeho pohledu není. Je to vaše odpovědnost, že nemáte tak dobrý rozpočet, jak by společnost potřebovala. A myslím si, že nekvalita rozpočtu se nám všem bohužel vrátí. Děkuji za pozornost. A při hlasování o pozměňovácích opravdu ještě jednou zvažte každou položku. Pan poslanec Karamazov.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také říci pár slov k návrhu státního rozpočtu, který nám vláda předkládá. Rozpočet je deficitní, navrhuje zadlužení dalších 70 mld. Schodkovost rozpočtu ale ponechávám stranou.

Místopředseda vlády Bělobrádek to považuje za svůj velký úspěch. Bohužel výše výdajů na vědu a výzkum stále není v porovnání s jinými členskými zeměmi OECD ani zdaleka dostatečná. Kupříkladu Stát Izrael vynakládá na vědu a výzkum pravidelně přes 4 % vládních zdrojů. V porovnání s Českou republikou, která stále zůstává zhruba u 2 %, jde o rozdíl opravdu markantní. Na vědu peníze nejsou, ale na mandatorní výdaje se vždycky nějaké najdou. Vláda má zřejmě pocit, že efektivita práce zaměstnanců státního sektoru roste raketovým tempem, zatímco investice do vědy by nás v oblasti efektivity a produktivity práce neposunuly. Vláda také v návrhu státního rozpočtu předpokládá klesající míru nezaměstnanosti. Kde ale bere tu jistotu? Čím naše vláda podnikatelům pomohla, aby se jim vyplatilo zaměstnávat další pracovní sílu? Stačí se podívat, kolik zbytečné byrokracie parlamentem prošlo a kolik jí v něm ještě leží. Co potom výdaje na společnou obrannou politiku? Má vláda připravené dostatečné rezervy na posilování bezpečnosti naší země? Do Německa proudí tisíce migrantů.

Armáda i policie by měly být připraveny. O posilování tajných služeb ani nemluvě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám obavu, že se opět chystáme projídat společnou budoucnost namísto investic do oblastí, na kterých by nám mělo záležet, nebo které nás bytostně tíží. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Karamazovovi.